Děkuji. Prosím. Děkuji za odpověď. Souhlasím, respektuji veřejný zájem, ale právě ten dotaz směřoval, jestli nemělo spíš to rozhodnutí o udělení výjimky, která byla odůvodněna především tím veřejným zájmem, počkat do té doby, než budou ty stavby alespoň někde na papíře.

Děkuji. Prosím. Tak my jsme přesvědčeni, že nedopouští. Ale znovu říkám, je to vždycky rozhodnutí opravdu naprosto adekvátní té situaci, kterou dělá v tu chvíli ten úředník.

Samozřejmě může se to stát i proti rozhodnutí navazujícímu, tedy rozhodnutí o stanovení, o povolení těžby, což předpokládám, že se klidně stane, protože ta kauza Tlustec samozřejmě se táhne možná deset let. Takže předpokládáme, že to tímto neskončí. A také právě předpokládáme, že dalších možná několik let bude pokračovat prostě proces ještě povolování té vlastní těžby se všemi správnými lhůtami. Připraví se pan poslanec Čižinský. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Domnívám se, že strategické lékové zásoby našeho státu by měly být propracovány tak, abychom v krizových situacích byli schopni zabezpečit požadavky na léky pro naše občany.

Děkuji za slovo.

Stálo to asi 400 milionů korun.

Shodou okolností se ale v současné době skutečně zabýváme otázkou strategických zásob léčiv. Shodou okolností také kolegové z ministerstva byli na návštěvě v Polsku, kde vnímali nějaké podněty. A příští týden se uskuteční schůzka zástupců Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Správy státních hmotných rezerv na toto téma. Takže ta vaše interpelace je skutečně velmi příhodná v tuto dobu. Takže se tím zabýváme.

Někdy je to skutečně otázka třeba jenom chyby v distribuci.

Zvážit to, aby třeba právě byl nastaven nějaký mechanismus zpětné distribuce. Takže je to téma, nemáme teď aktuálně nějaký konkrétní plán, ale vnímáme to.

Takže to jenom úplně pro upřesnění.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Chápu, že jsou drahé.